Pane poslanče, uplynul vám čas k faktické poznámce. Nemohu být na vás méně přísný než na předsedu klubu sociální demokracie. Děkuji, já jsem vyčerpal svoje poznámky. Nyní pan poslanec Kalousek také k faktické poznámce. Podporuji předložený návrh zákona, ale chci se zastat pana ministra Chvojky proti rčení, že je ministr bez práce. Pan ministr Chvojka je předseda Legislativní rady.

A teď si představte, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, že tím předsedou Legislativní rady by byl Pelikán. Já si velmi vážím toho, že je pan ministr Chvojka předsedou Legislativní rady vlády. Děkuji za pozornost. Nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury. Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana předsedy Romana Sklenáka, který na nás všechny apeloval: Nedělejte ty poslanecké návrhy ty složité. Nedělejte je. To není dobře.

Já si vzpomínám, že tam bylo i vaše jméno. A ten nám dal tedy práci. Zkuste začít u sebe, pane předsedo. Pak apelujte na nás. Pan předseda Sklenák říká: Podporuji tuto ideu, jsem pro, jsem pro, jsem pro a pak přišlo, ale nejsem hluchý. Tomu já rozumím. Takže jste proti tomu, co jste podepsal, protože nejste hluchý. To jako... Máme neutrální stanovisko, ale je třeba to zamítnout. Je to protiústavní.

Já vás nechci fakt zdržovat.

Tak, děkuji. Nyní pan kolega Gabal ještě s faktickou poznámkou a ještě faktická poznámka pana předsedy Sklenáka. Dovolte mi jenom, abych dokumentoval naší elektronickou zaostalost.

Nemáme to. Kdybychom byli tehdy mohli pověřit nějakou hospodářskou komoru, aby nám udělala elektronický hlasovací systém, tak bychom asi dneska měli elektronické volby. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Skutečně si myslím, že i takový zákon by měl být vládní, že to nebylo šťastné, že byl předkládán jako poslanecký. Ale když si na to vzpomenete, ono to tehdy dost dobře jinak nešlo, protože pan prezident republiky řekl, že bude jmenovat vládu, až projde služební zákon prvním čtením. Takže v tu chvíli nebyla vláda, která by takový zákon předložila. A já jsem ho někde dopisoval, okolo Vánoc a předkládal, aby právě vláda mohla vzniknout. Takže doufám, že to byla skutečně výjimečná situace. Jsem rád, že potom i klub ODS nám pomohl s tím zákonem a společně jsme jej tady schválili s dalšími. A souhlasím s tím, že takovéto zákony by skutečně měly být vládní.

Já budu reagovat výhradně na pana předsedu Stanjuru.

Já bych se chtěl zeptat pana předsedy Stanjury. Začnu jinak.

Já jako ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a předseda LRV té práce mám docela dost, byť přiznávám, že jí tam možná je o něco méně než třeba na vnitru nebo na financích, ale té práce je opravdu dost.

Tu snad odborně hodnotit nechci. Samostatný předseda Legislativní rady vlády. Ze zákona musí být předseda Legislativní rady vlády člen vlády. Takže jste měli ministra bez práce. Měli jste za dob vaší vlády dva ministry bez práce, jestli tomu dobře rozumím. To není úplně dobrá vizitka.

Z různých politických důvodů. Ne snad ani odborných, ale z politických důvodů se dá prostě neutrální stanovisko. Takže to je naprosto lichý argument. Je to samozřejmě inspirace. Já tomu rozumím, ale ano...

Kde je nějaká příloha práv a povinností? Je tam nějaká příloha?

Udělejme přílohy práv a povinností nejenom u těch zákonů, které dopadají na podnikatele, ale i na ty běžné občany, kteří nepodnikají například. No tak pak tedy dělejme zákony rejstříkovou přílohovou formou, ne jako klasickým právním standardním textem § 1, odst. 1, 2, 3, 4, 5. Nebudou tam možná takové ty věty, které běžní občané neradi čtou. Takové ty právnické obezličky. Ale udělejme z toho prostě, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest... Jenom takovou přílohu. Já si myslím, že to je legislativně špatně. Opakuji, že můj názor to není nějaký výrok autoritativní nějakého orgánu. Ale ten zákon je prostě špatný. Nemůžeme tady mít zákony jednoho druhu, které musí mít nějakou přílohu.